Vidím pana předsedu Marka Výborného. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vládo, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi přednést několik návrhů změn programu, tak jak byly dnes projednány, ale nikoliv schváleny na jednání grémia u vedení Poslanecké sněmovny.

Jako první bod navrhuji zařadit sněmovní tisk číslo 61, Vládní návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů, zákon o panevropském osobním penzijním produktu, a to ve druhém čtení. Současně navrhuji po projednání ve druhém čtení zákon projednat zítra, a to ihned po druhém čtení. Pokud nebude předložen žádný pozměňovací návrh a jednací řád to umožní, tak tento zákon projednat i ve třetím čtení.

Dále jako třetí bod je bod číslo 42, sněmovní tisk číslo 55, Vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Jako čtvrtý bod zítřejšího dopoledního jednání bod číslo 43, sněmovní tisk číslo 56, Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Byly předloženy ještě minulou vládou a vláda doporučuje tyto zákony projednat takto pevně a přednostně, protože zde často už transpoziční lhůta uplynula.

Prosím tisk 98 nejprve hlasovat o zařazení do programu schůze.

V případě, že nebude zařazen, tak se v 11 hodin budeme věnovat v případě schválení sněmovním tiskům 91 a 92. Tolik tedy návrhy na změny programu. Děkuji vám, pane předsedo.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se vyjádřil ke zde navrhovanému tisku, sněmovní tisk 127. Je to novela zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid19, který jsem, myslím, navrhoval jako dnešní druhý bod.

Vláda navíc chce, aby jeho platnost byla neomezená, protože jeho platnost ke konci února končí.